Já děkuji za tento váš návrh.

Takže v tom případě budu říkat, pokud se na tom shodneme, pořadové číslo, popřípadě pak, až to budou poslanecké návrhy, tak který poslanec a co tedy tím návrhem chce říci. Je námitka a já si myslím, že je férové vyhovět kolegům.

Stanovisko paní ministryně?

Návrh byl přijat.

Stanovisko?

Kdo je proti? Děkuji vám. Další návrh.

Stanovisko paní ministryně?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Další návrh. Stanovisko?

Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Další návrh. Další návrh je B3 pana kolegy Miroslava Kalouska. Stanovisko?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Další návrh. Stanovisko?

Kdo je proti?

Stanovisko?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh.

Stanovisko? Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám. Další návrh. Stanovisko? Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám. Další návrh. Stanovisko?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl zamítnut.

Stanovisko?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Stanovisko?

Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Další návrh. Stanovisko?

Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Další návrh. Stanovisko?

Návrh byl zamítnut. Další návrh. Stanovisko?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl zamítnut.